Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil tři stručné poznámky, které bych vždycky doprovodil nějakou otázkou na pana ministra. První poznámka.

Nejsem odborník přes zdravotnictví a ani ho tady ze sebe dělat nebudu, nicméně je potřeba si říct, že od momentu, kdy tato vláda přišla s tou vizí, že tedy škrtne těch 14 miliard za státní pojištěnce a ten státní rozpočet těch 14 miliard ušetří, tak nevěděla některé věci, které už dneska víme, protože se tady o státním rozpočtu hlasovalo první, druhé čtení, až to třetí bylo tuším v březnu. To znamená, že třeba válka na Ukrajině, ta se nevěděla, netušila, netušilo se, že tady budou statisíce uprchlíků, kteří také spadnou do toho zdravotního systému.

A s tím se také v lednu, v únoru až tak nepočítalo, protože už to vypadalo, že je konec.

Třetí obrovská inflace. To se samozřejmě týká i zdravotnictví.

Já taky neříkám, že jste to věděli, ale neměli.

Poslední poznámku si dovolím. Chápu, že tenhle zákon od začátku jde za panem ministrem financí, který ho také tady od prvního čtení hájí, nicméně já jsem tady neslyšel stanovisko, tady na mikrofon, razantní, pana ministra zdravotnictví, protože se ho to určitě logicky dotýká.

První dvě směřovaly na ministra financí, poslední na ministra zdravotnictví, který tady v této chvíli není, třeba mu to někdo vyřídí. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Na zdraví občanů se nešetří ani v dobách dobrých, ani v dobách zlých. Navíc je obrovskou chybou považovat zdravotnictví za oblast, která jen spotřebovává peníze. Právě naopak, kvalitní zdravotní péče může výrazně zvýšit i růst HDP.

Mají za to větší spokojenost a lepší zdravotní stav obyvatelstva, byť to samozřejmě není jen výsledkem činnosti zdravotnictví. Zdraví občané jsou i z ekonomického pohledu pro stát výhodní, to určitě všichni budete se mnou souhlasit. Takzvaná fiskální konsolidace nemůže být založena na fiskálních tricích a předložená novela je čistě marketingový tah směrem k údajné konsolidaci veřejných financí, což je lež, protože šetření na zdraví občanů není konsolidace, a současně tato novela jen přesune z jedné kapsy do kapsy druhé.